Ale neumím si představit, že na základě vystoupení poslance se změní zápis o průběhu hlasování.

Ale nyní je pan poslanec Votava s faktickou poznámkou a potom pan zpravodaj s přednostním právem. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Možná nebudu mluvit k věci, co teď projednáváme, ale ještě k tomu, co tady řekl pan kolega Urban. Zřejmě dochází k naprosté dezinformovanosti, dezinterpretaci toho, jak byl tento pozměňovací návrh přijat. Smyslem toho nebylo umožnit, aby se stavěly nebo aby byly herny, kasina u škol, školek, nemocnic, kostelů a nevím čeho všeho. Smyslem pozměňovacího návrhu bylo to, aby to bylo v pravomoci rozhodovat o tom zastupitelstva. Aby si zastupitelstvo jako suverén a zodpovědní lidé mohli rozhodnout podle místních podmínek, protože oni nejlépe znají místní podmínky, jestli je 50 metrů moc, málo, 150 metrů moc, málo atd. Takže já bych nezpochybňoval v tuto chvíli rozhodovací pravomoc obcí. Je to i na požadavek měst a obcí, aby to takto bylo.

Děkuji.

Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedající.

Dnes to vypadá, že se o ten tisk skoro nikdo nezajímá a využívá tento prostor tohoto tisku k nějakým řešením tisků, které už tady dávno prošly a dávno byly hlasovány. Je to fakt podivné. Já si vážím názoru svého kolegy z pravicové části spektra, předsedy klubu ODS. A dokonce si vážím i jeho opačného názoru, než mám já.

Chci jenom zopakovat to, že hlavním smyslem mého původního snažení, které došlo až do dnešního snažení do nějaké jiné podoby... Já jsem v té důvodové zprávě říkal, že tento návrh není totožný. On vypadá pouze podobně, on je jako kdyby trošku jiná sestra. Jiná sestra mého původního návrhu.

Že nechce, aby se ty nabobtnalé provize, které odtékají od pojišťoven směrem ke zprostředkovatelům a které činí řádově zhruba ročně 10 mld. korun, aspoň trošku snížily, v tom mém původním návrhu třeba o 4 mld. korun, a připsaly se těm obyčejným lidem, kteří možná v nevědomosti v některých případech podepisují pro ně nevýhodné pojistky. Já jsem to chtěl jenom takzvaně navrhnout zákonem v rámci regulace, protože mě inspiroval zákon o penzijním připojištění, kde již to dneska existuje, kde již Poslanecká sněmovna tuto regulaci odsouhlasila a kde je to konkrétně stanoveno. Nevím, jestli tušíte, kolik má ten zprostředkovatel za sepsání penzijního připojištění. To je v řádu stokorun. A jestli tušíte, kolik má provize?

Jenom jsem na to chtěl upozornit, aby se to trošku zregulovalo. Já jsem jim chtěl nechat aspoň těch 150 %. Věřím, že tomu budeme věnovat odbornou diskusi, v klidu, na rozpočtovém výboru, vidím tam kolegy z rozpočtového výboru, kteří třeba taky k tomu nějak přispějí, a dojdeme k nějakému společnému, třeba k tomuto návrhu. Děkuji za pozornost.

Dokonce musím připomenout, že stále zůstává v platnosti zákaz toho, že herny a další hry nesmí být ani ve školách ani v jejich bezprostředním okolí.

Přesto obec formou obecně závazné vyhlášky si rozhodne, zda jednotlivé herny v blízkosti nebo v těchto zařízeních mohou či nemohou být. Myslím, že je namístě, aby obce, které jsou garantem veřejného pořádku, mohly rozhodnout.

To znamená, neplatí to, co se někde objevilo, že na základě tohoto návrhu budou herny kolem škol nebo kostelů. Děkuji za pozornost.

Já jsem při posledním projednávání tohoto zákona nehlasoval pro pozměňovací návrh pana poslance Šincla, a to z jednoho prostého důvodu. Z té debaty jsem usoudil, že pojišťovnám je naprosto jedno, co my schválíme a jak tento trh omezíme.